A do Komise tak já nevím, koho vláda pošle do Komise za české zájmy. Protože já jsem přesvědčen, že zájmy občanů České republiky jsou shodné s většinou zájmů občanů, členů Evropské unie. Podívejte se, jak vypadá brexit, Velká Británie, kolik tam chybí těch lidí?

Proč ne?

Česká republika musí sama si zvolit, kdo u nás bude bydlet a žít, ano?

Proč stále naši lidi nakupují v Polsku? A tak dále. Takže plno věcí a zkrátka téhle vládě se nedaří.